Naproti tomu výdaje jsou docela dobře vyčíslitelné. Přesto v důvodové zprávě, kterou jsme obdrželi od Ministerstva financí, se hovoří o tom, že je to nereálné, že se může jednat pouze o obecné dohady, protože náklady každého podnikatele jsou jiné.

A já dokonce u těch nákladů souhlasím s jednou výhradou. Přesto jsou představiteli vlády příjmy předkládány jako tvrdá data.

Mimochodem krásný byznys pro ty, kteří tato zařízení prodávají. Vím, že namítnete, že jsou to pouze kupecké počty. Co se týče nákladů státu, položil jsem paní ministryni některé konkrétní dotazy. Přesto bych ji požádal, aby zde konkrétně odpověděla, abychom se třeba nedopustili nějakého dalšího nedorozumění. Otázky tedy zní, já je zopakuji: Kolik byly ty skutečné, nikoli odhadovatelné, náklady na zavedení EET? Kolik byly dosavadní náklady na jeho provoz? Kolik státních zaměstnanců se nejenom muselo přijmout kvůli EET, ale kolik celkem státních zaměstnanců se zabývá vůbec problematikou EET? A jaké jsou jejich mzdové náklady? Jaké jsou náklady na jejich vybavení, náklady na jejich kanceláře, na počítačovou techniku a podobně? Stejně tak platí mé otázky týkající se toho zvláštního režimu, toho zavedení papírového EET, jestli se tomu dá říct papírové EET, pro ty nejmenší. Kolik se očekává výnos z tohoto zvláštního režimu? A kolik bude náklad na všechny ty úředníky, kteří budou přijímat ty účtenky v krabicích jednou za čtvrt roku na finančním úřadě, a ta papírová hlášení? Samozřejmě že mířím k přiměřenosti a efektivnosti uvedeného režimu. Je to zatížení těch nejmenších nikoli elektronickou, ale papírovou byrokracií. Aspoň tedy pro ty nejmenší? Vlastně jeden výnos můžeme určit zcela přesně a je to příjem za pokuty.

Jediným. Opravdu vám to stálo za to?

Průměrná pokuta ve výši cca 7 tisíc korun. Tolik strohá důvodová zpráva. A otázkou zůstává, jestli k němu přistoupila uměřeně. Já si to nemyslím. Myslím si, že agresivní přístup při využívání svých pravomocí a nástrojů promítla i do kontroly EET. Tedy jinými slovy, tento jediný doložitelný příjem z EET je navyšován díky tomuto agresivnímu a nekompromisnímu přístupu. Informace z terénu, které dostávám, jsou přímo otřesné. Kontroloři číhají na každou chybu zaměstnance podnikatele. Mohlo by se říci, že šest sedm procent z kontrol, ze kterých vzejde pokuta, odráží údajnou nepoctivost podnikatelů. Ve skutečnosti je množství těchto pokut udělováno za chyby zaměstnanců, nikoli za záměrné nepoctivé jednání podnikatelů.

Uvedu několik případů, které jsou mediálně známé, abyste si sami udělali představu o postupu kontrol.

To je o 50 % více, než je průměrná pokuta u Finanční správy. Majitel se proti pokutě odvolal, žádal o její zrušení nebo snížení, jelikož mu přišla nepřiměřená.

Další případ.

Když předchozí zákaznice zaplatila, kontrolorky jí údajně ihned řekly, že porušila zákon.

A tak dále. Připadá vám to, kolegyně a kolegové, v pořádku? Chceme, aby žili v přátelském prostředí, nebo v prostředí strachu a stresu před neadekvátním přístupem Finanční správy? Ve jménu svatého boje za zvyšování příjmů státního rozpočtu a ve jménu permanentní preventivní nedůvěry vůči podnikatelům. Abyste mi špatně nerozuměli, já většinu zaměstnanců Finanční správy považuji za slušné lidi, kteří se mnohdy snaží těm podnikatelům i pomoci.